Co se týká toho druhého bodu.

Já jsem vám řekla, že byste se měl omluvit, protože slušný člověk, když přestřelí, tak se omluví. Myslím si, že už nemá smysl tady podesáté opakovat, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, a potvrdila to paní předsedkyně Asociace krajů, potvrdil to pan prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak to vyčíslení bylo, jak vzniklo a že to vyčíslení jsme plně uspokojili.

Dobře, netrvám na té omluvě. A ještě jedna věc. Já jsem v zařízení sociálních služeb protože jezdím pokaždé, když není sněmovna, každý týden do regionů.

Já ty problémy znám.

A mohu zopakovat svoji výzvu, kterou jsem řekla v úvodním slově: Pojďme společně pracovat na té systémové novele o sociálních službách, protože to je skutečně potřeba. Ale přestaňme tady politikařit. Děkuji. Jako první je pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Aulická. Prosím, vaše dvě minuty.

Stejně tak jsme dostali pozvánku na čtvrteční jednání, víme o něm, jsme připraveni, spolupracujeme. Já jsem tady vůbec nehovořil o strukturálně postižených krajích.

Takže to byla celá jednoduchá reakce. Dovolte mi ještě dvě poznámky. Myslím, že to tam řekl naprosto jasně. A ten pořad, který se týká právě financování sociálních služeb, naprosto pregnantně popisuje tu situaci, na kterou my upozorňujeme a kterou chceme řešit. Ale ano, jsme opozice a tu kasu prostě nespravujeme. Takže my nemáme jinou páku na vás než to řešit tady na půdě Poslanecké sněmovny nebo případně na půdě Senátu. A jenom když tady zaznívalo, jako že ty kraje jsou v souladu a podobně. Dneska zasedalo zastupitelstvo Pardubického kraje a před několika hodinami přijali usnesení, takže on se na vás pan hejtman Netolický za sociální demokracii obrátí i s panem radním pro sociální věci, protože ty věci prostě nejsou dokončené, nejsou dofinancované a jsou pověřeni zastupitelstvem, aby s vámi jednali, aby ty finanční prostředky na kraje skutečně doputovaly v té výši, o které my hovoříme. Děkuji. Více faktických poznámek.

Děkuji moc, pane předsedající. Je to skutečně tak, my příští týden máme na výboru pro sociální politiku dva body a to je dofinancování sociálních služeb a také inspekce sociálních služeb.

Proto já pořád volám úplně stejně jako paní ministryně financí po tom, abychom jednoduše měli nějaké číslo, od kterého se můžeme odrazit a začít diskutovat, a to i v rámci novely zákona o sociálních službách, která začíná prvním kulatým stolem už pozítří, jakým způsobem ty sociální služby financovat koncepčně, aby to nebylo každoroční handrkování, jak jsme zvyklí tady v tuto chvíli. Takže vás všechny srdečně zvu na čtvrtek příští týden na výbor pro sociální politiku, vy tam máte své zástupce paní poslankyni Golasowskou a pana poslance Kaňkovského. Přijďte určitě i sám, zapojte se do debaty a pojďme se o tom normálně jednoduše koncepčně bavit, ať se nemusíme každý rok takto zbytečně handrkovat. A já souhlasím s tím, co říká paní ministryně Schillerová, udělejme analýzu výdajů na sociální služby u jednotlivých krajů.

Děkuji. To jsou v tuto chvíli další čtyři faktické poznámky. Vážený pane místopředsedo, vážené členky vlády, kolegyně, kolegové, já teď budu opravdu věcný. Já to jedině mohu podpořit.